Co se týká sirotků, samozřejmě jsou to krušné případy, protože vycházíme z toho, že každý rodič by se měl chovat zodpovědně, ale bohužel se zodpovědně nechová. Pokud zemře a nesplní ty limity, tak sirotek nemá nárok na sirotčí důchod.

Tam samozřejmě s tím souhlasím.

Na závěr bych chtěl upozornit, že v důvodové zprávě se na řadě míst hovoří i o rozšíření okruhu osob pro nárok na ošetřovné, a to i o osoby, které nežijí s ošetřovanou osobou v domácnosti, ale v návrhu zákona v paragrafových zněních se tam k tomu nic nepromítlo. Chtěl bych tedy jen říci, že pokud při projednávání vláda tento čtvrtý krok odmítla, tak úředníci zapomněli z té důvodové zprávy zdůvodnění toho kroku vymazat. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Nyní požádám s faktickou poznámkou pana poslance Janulíka. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Jestli tedy zákonodárce předjímá tuto poměrně častou a stále častější situaci. Jak se tedy na toho otce bude pohlížet, když vyčerpá tu dovolenou, dostane ty peníze a za půl roku se zjistí, že vlastně vůbec žádným otcem není? To je zajímavá otázka. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Klučka. Prosím, pane poslanče. Děkuji vám, pane místopředsedo. Já nebudu pokračovat v problému biologického či nebiologického otce. Zastavím se u problému dobrovolných hasičů.

Škoda, že tady není Miroslav Kalousek, protože za jeho ministrování se to dostalo z toho zákona ven.

Jde ale o ojedinělé případy, které bývají ale často vážnější, než si myslíme.

Já vám také děkuji. Chci se zeptat, paní poslankyně, hlásíte se s faktickou poznámkou, nebo jste řádně přihlášená? Prosím, máte slovo.

Děkuji. Děkuji.

Nebudu opakovat, co tady zaznělo. Ten návrh skutečně předpokládá tři změny. Otcovská, nebo otcovská poporodní péče.

To tady nezaznělo.

Položme si otázku faktického smyslu této dávky v oblasti nemocenského pojištění.

Když k tomu připočteme administrativní náklady s tím spojené, které jsou v prvním roce zavedení předpokládány ve výši 40,5 milionu na těch 30 milionů, a znamená to také navýšení počtu zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení, tak se budeme blížit pomalu k jedné miliardě.

Nevím tedy, jestli paní ministryně dnes při tom jednání s panem ministrem Babišem byla úspěšná do té míry, že ta částka na to otcovské je zahrnuta do návrhu státního rozpočtu na příští rok 2017.